Pane ministře, máte slovo.

Česká republika poté do Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky sukcedovala.

Cílem změn statutárních dokumentů je završit přeměnu Mezinárodní investiční banky do moderní mezinárodní finanční instituce. Hlavní změny, které protokol přináší, se týkají zavedení tříúrovňového systému řízení, tedy rada guvernérů, rada ředitelů a představenstvo banky, struktury základního kapitálu a především zavedení proporčního hlasování na základě podílů na splaceném kapitálu banky. Protokol byl na základě usnesení vlády podepsán Českou republikou s výhradou k článkům upravujícím výsady a imunity představitelů a zástupců této instituce. Daná výhrada byla učiněna z důvodu přílišného rozsahu daných imunit a výhrad. Sjednání protokolu nebude mít přímý dopad na státní rozpočet a obsah protokolu je po výhradě České republiky v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu mezinárodní dohody prezidentské kategorie, vás nyní prosím o vyslovení souhlasu s ratifikací daného protokolu a potvrzení výhrady České republiky ve znění uvedeném v návrhu usnesení. Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Děkuji za slovo.

Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování číslo 121.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání v zahraničním výboru.